Pro všechny ty, kteří by snad chtěli tvrdit, že jsem se při svém hodnocení činnosti České televize ideologicky či jinak přes míru subjektivně odchýlil, ještě jednou opakuji, že veškeré nyní vám poskytované informace pocházejí především od zpracovatele této výroční zprávy a mnou přidaná hodnota spočítá zejména v mém komentáři zasazení těchto informací do jiného kontextu, než by asi zpracovatel měl původně v úmyslu.

, který jsem však uvedl ve zcela jiné souvislosti, a to velice okrajově. Takové zásadní nepochopení mě zamrzelo, ovšem s odstupem doby jsem vše dobře pochopil. Nejlépe mé pocity mohou vyjádřit slova bývalé radní České televize Jany Dědečkové, která pro média uvedla, že Česká televize bude považovat za účelový útok na sebe a všechny nezávislé skupiny od interních a externích spolupracovníků až po uklízečku jakoukoliv kritiku. A dodává, aby v tomto ohledu veřejnost také nezapomněla, že Česká televize distribuuje naprosto neprůhledným způsobem 7 mld. korun koncesionářských poplatků mezi soukromé subjekty. A proto snad místo tolik potřebné sebereflexe jeden halasný poplach a mobilizace proti kritikům. A na samotný závěr, dámy a pánové, si dovolím jednu, nyní již zcela subjektivně konstruovanou otázku spojenou s povzdechem. Vytváří tedy Česká televize skutečně svými pořady orientační bod pro všechny členy společnosti? A podporuje soudržnost společnosti a integraci všech jednotlivců, skupin a společenství? Já jsem se rozhodl hlasovat pro nepřijetí předloženého materiálu a to oficiálně navrhuji i vám. V této zprávě totiž postrádám nutný progres činnosti České televize, plně průkaznou kvalitu vysílání, ale také nezbytnou transparentnost a objektivitu, zejména potom objektivitu politickou. V rámci těchto kategorií, tedy transparentnosti, objektivity a vyváženosti, by se měla každá veřejnoprávní instituce ve vztahu ke svým koncesionářům setrvale a konzistentně pohybovat s jistým odlehčením. Nezapomeňme ale při objektivně kritickém přístupu k činnosti České televize na dva aspekty, a to že i špatné věci jsou do budoucna schopny pozitivního vývoje, a současně se prosím nenechme uchlácholit některými, a nyní poctivě podotýkám, že i občas nespornými přínosy plynoucími z činnosti České televize, a to z jednoduchého důvodu: i porouchané hodiny ukazují správný čas, bohužel ale jen dvakrát denně. Děkuji vám za pozornost. Než přeruším jednání Poslanecké sněmovny, nechám ještě faktickou poznámku pana poslance Martina Komárka.

Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, že zdržuji od oběda, ale chtěl jsem zareagovat posledně už i na pana Grebeníčka, který mě dlouze citoval, za což mu děkuji ale jen částečně, protože by mohl vzniknout dojem, že i já a volební výbor jako takový kritizuje činnost a hospodaření České televize. Prosím vás, to my neděláme, my to nemůžeme dělat, my to nechceme dělat. To ať si dělá každý jednotlivě, pokud chce. Neberu nikomu ve Sněmovně právo plácnout si co chce, tady se plácá hodně, ale ve skutečnosti se Sněmovna zabývá prací Rady České televize, případně Rady Českého rozhlasu, které se Sněmovně zodpovídají. Já mohu kritizovat a jsem kritický ke kontrolní činnosti Rady České televize a pevně doufám, že Sněmovna bude mít lepší možnost posuzovat zprávu, pokud Sněmovna přijme návrh jednoduché novely, kterou jsme zpracovali ve volebním výboru a která navrhuje sloučení těchto zpráv o činnosti a o hospodaření do jedné. Myslím, že je to jedině logické, jedině správné.

Prosím o konsenzus a prosím o to, aby Sněmovna vystupovala kvalifikovaně, to znamená posuzovala práci Rady České televize, případně Rady Českého rozhlasu, nikoliv těchto médií jako takových. Děkuji vám.